Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Není tomu tak. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh?

Takže to je v pořádku. Pan zpravodaj? Dobře, děkuji. V tom případě záleží na zpravodaji, já jsem nemusel... Ale pan ministr závěrečné slovo.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 110 pro 65, proti 14. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 46. Pan ministr zůstává na místě.